Navrhl jsem v daňovém balíčku snížení spotřební daně na pivo řádově stamiliony.

I to by bylo v pohodě pokryto díky tomu, že funguje ekonomika. Nicméně vláda má jiné priority.

Pak za velké vítězství svého společného jednání vydávají to, že to nebude už teď v lednu, ale až za dvanáct měsíců v lednu. Místo aby hledali možnosti na straně výdajů, tak neustále zvyšují mandatorní výdaje. A když se podíváme na strukturu výdajů a řekneme si mandatorní výdaje, tak vám připadá, že vám zůstane relativně hodně k rozhodování.

A pak zjistíte, že k tomu politickému rozhodnutí, k tomu střetu, když to zaokrouhlím, budu velkorysý, nám zůstane pod 20 % celkových příjmů státního rozpočtu. Pokud tam dám mandatorní a kvazimandatorní. Takže ten samotný prostor, ten politický střet, není příliš vysoký. Není příliš vysoký. A aby se zvýšil, tak je jediná možnost snížit mandatorní nebo kvazimandatorní výdaje. Pak i ta debata bude bohatší, pak i nějaká šance výrazněji vtisknout nějaké politické priority vlády bude vyšší.

A je příliš malý. Proto tak varujeme před novými mandatorními výdaji. Je poměrně jednoduché, a to jsme si vyzkoušeli v minulých měsících několikrát, zavést novou sociální dávku. Zatím ta politická zkušenost byla taková: Sociální demokraté navrhli novou sociální dávku, hnutí ANO bylo proti. Pak začali jednat a nakonec ta nová sociální dávka vznikla.

Zase jsme zavedli něco, co jsou mandatorní výdaje. A když říkám, že je poměrně jednoduché zavést novou sociální dávku nebo nový mandatorní výdaj, na to stačí koaliční smlouva nebo momentální většina v Poslanecké sněmovně.

Je to mimořádně politicky nákladné pro každého, kdo se o to pokusí. A proto voláme po opatrnosti před zaváděním nových mandatorních výdajů k tomu, aby vlastně získal finanční prostor pro tu samotnou politiku, pro ten střet programů a střet jednotlivých priorit jednotlivých politických stran a politických hnutí. My jsme tím splnili to, co jsme slíbili, ty úspory jsme vám předvedli.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Tak mi dovolte, abych to teď uvedla na pravou míru, protože dnes bylo přijato usnesení výboru zdravotního, které bere na vědomí informaci k bodu projednání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 335, takže je mou povinností vás o tom informovat.

Já také děkuji.

A druhá, to jsem neřekl, úspory navrhujeme převést do kapitoly obsluha státního dluhu. V tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani přihlášek do rozpravy, tedy rozpravu končím, čímž končím i druhé čtení tohoto návrhu. A tím jsme také vyčerpali veškeré věci, které je možné projednat dnes. Sejdeme se opět zítra v 9 hodin, kdy budou odpovědi na písemné interpelace, nejpozději v 11 hodin bychom potom měli pokračovat dalšími zařazenými body.

Omyl. Takže v tom případě je to skutečně všechno. V tuto chvíli vám děkuji a přerušuji jednání do zítřejších 9 hodin.